Nikoho nevidím. I podrobnou rozpravu končím. A protože není žádný návrh, který by byl hlasovatelný po druhém čtení, ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Paní ministryně také ne. V tom případě poděkuji paní zpravodajce a paní ministryni a končím tento bod.

Dobrý podvečer.